Děkuji za slovo, ale předřečník, pan předseda to řekl. Já jsem sice v těch 90. letech nebyl skoro dospělý, byl jsem dítě, nicméně já jsem hrdý na to, co tady v 90. letech Občanská demokratická strana zejména, ale nejenom ona, ale zejména Občanská demokratická strana udělala. Úspěšná transformace, nastavení politického systému na základě konkurence politických stran, konec vlády jedné strany, to je sakra úspěšné období a děkuji za něj všem, kteří se o to zasloužili.

Ono platí po ovoci poznáte je. To jsou vaše představy a jsou úplně nesmyslné, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího. Podívejte se, co zůstalo po vládě komunistů čtyřicet let v této zemi. A co zůstalo za vládami ODS?

To je výsledek naší politiky! A podívejte se, co jste dokázali vy! Nyní pan poslanec Pavel Kováčik také s faktickou poznámkou.

Všichni s faktickými poznámkami. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Moc děkuji. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A taky chci říci, když se podíváte na těch čtyřicet let po nás, které tady byly, kolik tady bylo postavených elektráren, přehrad, kolik se tady vybudovalo měst. Kolik se za těch třicet let tady ve vašem systému postavilo, kolik se tady vybudovalo nových věcí?

Ano, občané si to pamatují, bydleli tady. Podle své vůle a podle svých zkušeností potom volí.

Ano, tady zazněly návrhy, ať se zabýváme ovlivňováním jiných mocností české politiky.

Nyní pan poslanec Jan Skopeček.

A k vašemu předřečníkovi.

Děkuji. Já vyslyším prosbu pana kolegy Staňka, vystupuji už k tomuto přetahování naposledy, ale nedá mi to, abych nezareagoval na pana kolegu Luzara.